Eviduji několik faktických poznámek. První má pan poslanec Stanjura, po něm pan poslanec Černoch.

On to řekl správně. Nikdo vás nedonutí hlasovat podle výsledku referenda. Co to znamená? Ale to je realita. To tady zaznělo.

Pokud i tohle vám projde, tak velmi těžko seženete 25 % voličů pro. Nesmí hlasovat proti, ale nemusí hlasovat pro. Za druhé.

Ale zkuste si říct, pokud to myslíte vážně, jak prosadíte výsledky referenda do české legislativy.

A deziluze je horší, než ten zákon nemít. Děkuji. Než udělím slovo, tak přečtu omluvenky.

Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Černoch, připraví se pan poslanec Grospič. Děkuji za slovo. To byl argument, který budeme chtít změnit, protože jestliže se zde bavíme o otázce, která v současné době trápí 90 % občanů, tak pokud jsou právní normy špatně nastavené, tak v té chvíli je potřeba ty právní normy změnit tak, aby v této otázce například, což je migrace, bylo možné se v referendu vyjádřit. Nyní tedy pan poslanec Grospič. Děkuji, pane místopředsedo. Jsem připraven i do řádné rozpravy. Nicméně to, co tady teď zaznívá, mi především připomíná jeden moment.

A tehdy právě argumentovala tím, že je v rozporu a velice nejasné vytyčení předmětu konání referenda právě ona otázka porušení závazků, které pro Českou republiku vyplývají z mezinárodního práva. Jsem tedy velice rád, že teď se otevřela diskuse na toto téma, protože otázka přijetí eura, otázka migrantů a další otázky s tím související by měly být tímto způsobem tady vyjasněny. Možná by bylo dobře, kdyby pan ministr v dalším svém vstupu, tak jak slíbil, že bude okamžitě reagovat, výrazně obšírněji vysvětlil, jak tyto věci vnímá, jak byly odůvodněny na vládě. Protože do budoucna výklad tohoto ustanovení pak bude odvislý čistě od soudu, potažmo od Ústavního soudu, nikoli již od Poslanecké sněmovny.

Kolegyně a kolegové, projednáváme návrh ústavního zákona, což není každý den ani každý týden ani každý měsíc. Mimořádně důležitá věc. Ne kolem, za mnou. Nikdo.

Já jsem si poznamenal váš procedurální návrh. Přivolám kolegy a kolegyně z předsálí, aby přišli na hlasování. Registruji žádost o vaše odhlášení. Já vás tedy odhlásím a požádám vás, abyste se opět přihlásili svými kartami.

Je to procedurální návrh, aby tento bod byl přerušen, jeho projednávání, do té doby, než bude přítomno 25 % členů vlády, tedy čtyři členové.

Kdo je proti tomuto návrhu?

Nikoho dalšího s faktickou poznámkou nevidím. Prosím, pane ministře. Já se pokusím stručně ještě k některým věcem se vyjádřit. Já nevím, jestli byste považovali za ústavně konformní z hlediska těch principů, které jsou součástí našeho ústavního pořádku, kdybychom vám v návrhu ústavního zákona stanovili povinnost pro něco hlasovat aktivně. Takže pak nechápu zpochybňování tohoto principu, který je v návrhu obsažen. Ale on není zase až tak bezzubý. Na té věci, která vás zajímá, a to je elektronická evidence tržeb, v případě, kdybyste dosáhli vyhlášení referenda, které by řeklo nebo jehož výsledkem by bylo, že občané si nepřejí elektronickou evidenci tržeb, tak by Parlament nemohl takový návrh zákona schválit. To zas není tak úplně slabý výsledek referenda z hlediska jeho závaznosti. Co se týče přijetí eura, tam si myslím, že ten právní výklad je jasný.

To už je závazek, který jsme převzali.